Dobrý den, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení ministři. Je to smlouva, která jednoznačně zlepší postavení občanů České republiky, kteří budou moci, pokud budou odsouzeni na Srí Lance, trest vykonat v České republice, a tím pádem se v pořádku resocializovat. Je v zájmu České republiky, našich občanů, takže doporučuji tuto smlouvu k přikázání do dalšího projednávání do příslušného výboru. Děkuji panu zpravodaji a otevírám tímto obecnou rozpravu, do které se přihlásila paní předsedkyně Schillerová. Máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo, budu velmi stručná, pane ministře.

Děkuji paní předsedkyni.

A ještě se táži pana ministra, jestli má zájem o závěrečné slovo? Pan zpravodaj? Také ne. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Nevidím. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Výsledek: přijato. Konstatuji tímto, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. A vidím zde ještě zájem paní předsedkyně Schillerové.

Děkuji. Děkuji.

Jenom tedy zopakuji, že budeme hlasovat o tom, že můžeme pokračovat dnes po 19. hodině. Máme zde zájem o odhlášení, tak vás tímto odhlašuji. Můžeme se přihlásit.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Výsledek: přijato.